Mně přijde extrémně nešťastné spojovat tyhle dvě věci, to znamená spojovat platbu daní elektronicky což by, myslím, v této Sněmovně bylo zcela konsenzuální, ostatně hezky je to vidět u zákona o právu na digitální službu, který už je ve třetím čtení, a všechny strany s ním souhlasí a paralelně k tomu přilepit vylepšení státního rozpočtu o 16 miliard na úkor firem. Z toho důvodu podpořím návrh na vrácení k přepracování. Stejně tak si myslím, že je namístě se zamyslet nad změnami v sankčním režimu, kde si stát zase snižuje povinnost odvádět náhradu škody v případě, že udělá chybu v úředním postupu, ale firmám třeba zkracuje některé lhůty. Takže rozhodně nesouhlasíme, a to zcela zásadně, se změnou u zadržování daní firmám a podpoříme vrácení k přepracování, přestože vítáme snahu o digitalizaci správy daně, vítáme, že byl zahrnut náš návrh na prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky, a nějakou řadu drobných dílčích změn, které jdou správným směrem. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěch Munzara a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, pane ministře, dovolte mi, abych se také připojil k hodnocení daňového balíčku na začátku s vystoupením paní ministryně. Z vystoupení paní ministryně k daňovému řádu se může zdát, že je vše krásné a zalité sluncem, ale ono tomu tak skutečně není, protože je tam několik pastí na naše podnikatele a živnostníky.

To bych chtěl ocenit, že Ministerstvo financí tady předkládá v rámci daňového řádu řešení této situace.

Je to další norma v řadě, která obsahuje prvky, které zmenší toleranci pro podnikatele, zpřísňuje a svazuje se tím podnikatelské prostředí a stát tímto de facto zase snižuje význam podnikatelů a živnostníků ve společnosti. Je to veliká škoda, protože, jak jsem řekl, daňový řád obsahuje i prvky, které je nutno ocenit.

Dámy a pánové, my si asi dokážeme představit, co takovéto věc udělá v cash flow nejenom těch malých podnikatelů, ale i středních firem, protože tyto firmy nemají dostatečné rezervy, aby další půlměsíc finančně překlenuly.

Tento návrh je výrazným zásahem do podnikatelského prostředí.

Nadále podnikatelé musí vykonávat svou práci bez přerušení a stejně tak musí v platných termínech platit veškeré závazky vůči státu. Mě překvapuje zdůvodnění Ministerstva financí k tomuto návrhu.

Je to zase krok v neprospěch podnikatelů. Mě hrozně mrzí, a jsem rád, že tady je pan ministr průmyslu a obchodu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garantem podnikatelského prostředí, má to v kompetenci, neuplatnilo v připomínkovém řízení žádnou připomínku k daňovému řádu a neuplatnilo připomínku zejména k této lhůtě, a to mě, pane ministře, velice mrzí, protože je to opravdu velký zásah do finančního života firem. A tím pravým důvodem pro Ministerstvo financí jsou kouzla s rozpočtem. Toto opatření prodloužení lhůty by mělo příští rok, v roce 2020, přinést 16 miliard korun navíc na úkor podnikatelů a také samozřejmě nějaké peníze za to, že peníze zůstanou vůbec déle na státních účtech. Jak už tady bylo řečeno, je to bezúročná půjčka státu na úkor živnostníků. Na tom je vidět, že Ministerstvo financí se vůbec neohlíží na nějakou tvorbu přátelského a stabilního podnikatelského prostředí a na potřeby těch, kteří svou činností a platbou daní naplňují státní rozpočet.

A já tady mohu říci, že pokud nebude vrácen tento zákon k přepracování, tak přijdeme s pozměňovacím návrhem a budeme mít ambici vrátit lhůtu pro vrácení daňového odpočtu zpět na 30 dní.

V případě úroku za špatné rozhodnutí na straně státu se jedná o jediný efektivní nástroj náhrady škody. A z mého pohledu je to možná reakce na stále více soudních sporů, které Finanční správa prohrává poslední dobou jak na běžícím pásu. Místo aby se Finanční správa zamýšlela, zda postupuje citlivě, férově, tak místo toho chce snížit náklady státu na jeho chybná rozhodnutí. Když se sníží tyto úroky, tak to povede jen k tomu, že bude menší obava Finanční správy a pracovníků Finanční správy ze svých vlastních pochybení. Já si dovolím ocitovat velice krátce... Já bych vás poprosil o klid v jednacím sále. Já si dovolím ocitovat velice krátce například připomínky Komory daňových poradců.

V popisovaných situacích bude správce daně, a to ještě s velkými omezeními, hradit daňovému subjektu pouze cenu peněz.